Poštovane kolegice i kolege zastupnici nastavljamo s radom sjednice. Slijedeća točka dnevnog reda je: Lista kandidata za izbor sedam članova Programskog vijeća HRT-a Podnositelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju Članka 25. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje?

Poštovani predsjedavajući tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bismo unutar kluba još jednom raspravili samu smislenost rasprave o članovima Programskog vijeća HRT-a. Naime, riječ je o tijelu koje je potpuno razvlašteno Zakonom o HRT-u iz 2012. godine kojeg je donijela tadašnja vlast okupljena oko SDP-a kojom je uspostavljena direktna politička kontrola tj. kontrola većine u saboru nad HRT-om što je poslije zgodno preuzela i nastavila tu lošu praksu HDZ-ova većina. Programsko vijeće nekada je bilo važno tijelo koje je zajedno sa nadzornim odborom na zajedničkoj skupštini 2/3 većinom biralo uprava se to zvalo prije tih promjena HRT-a i biralo glavne urednike.

Figurativno bismo mogli usporediti funkcionalnost tog tijela sa muškom sisom što bi rekao narod. Tako da mi se čini da i rasprava o tome je li bolji ovaj ili onaj kandidat za programsko vijeće je rasprava o kvaliteti laktacije muške sise. Pogotovu u situaciji gdje to ionako formalno razvlašteno tijelo dodatno razvlašćuje glavni ravnatelj HRT-a koji se jednako odnosi i prema nadzornom odboru. Na svoju ruku je ravnateljstvo upisalo HRT u registar neprofitnih organizacija. Dakle, počelo voditi neprofitno računovodstvo mimo znanja i bez dopuštenja odbora. Ministarstvo financija je najprije odbilo taj prijedlog na zahtjev ravnateljstva HRT-a jer je prekomplicirano na kraju očito zbog političkog pritiska propustilo. A drugi je problem konstantno onemogućavanje formiranja nezavisnog povjerenstva koje bi ispitalo slučajeve seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na HRT-u. Zbog svega [[Upadica: Vrijeme.]] toga molim [[Upadica: Vrijeme.]] stanku od 15 minuta da se dodatno konzultiramo. Hvala vam lijepa. Sad ćemo nastaviti sa radom u ime predlagatelja će govoriti gospodin Željko Pavić, potpredsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Izvolite gospodine Paviću. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na svojoj 3. sjednici održanoj 2. prosinca 2020. godine pokrenuo je postupak izbora 7 članova Programskog vijeća HRT-a zbog isteka mandata 5 članova vijeća Nikoli Baketi, Vlahi Bogišiću, Ivici Lučiću, Robertu Marktu i Zorislavu Lukiću te zbog isteka mandata još 2 člana vijeća s obzirom da je 12. srpnja 2019. godine Hrvatski sabor izabrao samo 2 člana vijeća umjesto 4 člana.

Rok za zaprimanje kandidatura bio je 30 dana od dana objave javnog poziva te je zadnji dan roka bio 3. siječnja 2021. godine. Odbor je na svojoj 6. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine razmotrio sve kandidature zaprimljene na javni natječaj. Utvrđeno je da je na javni poziv pristiglo 11 kandidatura koje su sve zaprimljene u roku te da 10 kandidatura ispunjava uvjete iz javnog poziva i Zakona o HRT-u. Nepravovaljana je kandidatura Miroslave Jaramaz jer izjavu da nije u sukobu interesa nije ovjerila kod javnog bilježnika. Sukladno Članku 35. stavak 8. Zakona o HRT-u Odbor za informiranje, informatizaciju i medije listu kandidata dostavlja Hrvatskom saboru koji glasuje pojedinačno o svim predloženicima koji ispunjavaju uvjete za izbor i odluku donosi većinom glasova svih zastupnika. Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova s 8 za, 2 glasa protiv i 1 suzdržan glas donio slijedeći zaključak.

To je to, hvala vam. Imamo više replika, prva replika uvaženi zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Mene zanima ovo programsko vijeće koliko se puta u godini sastaje, imate li tu informaciju godišnje i kolika im je mjesečna naknada znači ukupno godišnja po članu jel njihova svrha je nebitna. Jedino ako im nije svrha npr. ako imamo večeras „Otvoreno“ onda se govori o Splitu o izborima, a recimo u Splitsko-dalmatinskoj županiji na legalnim izborima proteklim, prošlim gdje je npr. moja politička opcija bila druga politička opcija i nikoga ne zovu. Zašto? Jer Programsko vijeće sluša sada naređenja Andreja Plenkovića ne zovi točno te.

Naknada jednog člana vijeća mjesečno je 2.000 kuna, to je informacija koju smo danas dobili … [[Upadica se ne razumije.]] Što? … [[Upadica se ne razumije.]] Ne, znači mjesečna naknada je 2.000 kuna. … [[Upadica se ne razumije.]] Ne znam, ne znam koliko se puta sastaju to ne znam, nemam točnu informaciju, međutim ono što smo čuli na odboru čuli smo da zapravo preporuke Programskog vijeća glavni urednik odnosno uredništvo može, a ne mora slušati. Znači ono što donese zaključak koji donose Programsko vijeće ti zaključci ne moraju biti usvojeni. To je to. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovani zastupnik Vilim Matula. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi kolega Pavić. Htio bih vas pitati, postoji zbrka oko trajanja mandata ovih članova koji će biti izabrani uskoro. Naime, neki od njih će biti u mandatu četiri godine, a dvoje od njih će biti koliko sam ja razumio samo dvije godine zbog nekakve neprilagođenosti koja je naslijeđena. Mene sada zanima jesu li to kandidati znali, da li je to pisalo u natječaju da će neki od njih biti izabrani i da će nakon što biti izabrani na četiri, a nakon dvije, a koji će to biti da će to navodno bit donešeno ždrijebom, znači da će oni dizati ili izvlačiti slamke ili ne znam što?

Sljedeća replika je poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. Zahvaljujem. Ja bi zapravo predložila da mi ukinemo ovo Programsko vijeće, to ću i u svojoj raspravi malo elaborirat jer sami ste rekli dakle Programsko vijeće iznosi nekakve stavove, kritike o programu, daje nekakve prijedloge, ali to evo čitali smo iz ove rasprave i na odboru nitko ne sluša. Dakle, pa ajmo uštedit vrijeme i tim ljudima da i ne dolaze na to Programsko vijeće, a i nama ovdje šta ćemo sad i birat te ljude, osim toga isto ovo mi je čudno birat ćemo sedam ljudi, a onda će netko odlučit od tih sedam tko će biti ovih dvoje, ako sam dobro razumila vas, tko će biti tih dvoje koji će biti samo dvije godine.

Znači ovdje govorimo o javnoj televiziji i jasno vam je da zapravo to Programsko vijeće kao i nadzorni odbor bi trebali štititi interese javnosti. Mi smo na odboru čuli da vijeće kada je i radilo da se njihovi savjetni nisu uvijek slušali i da ne postoji obveza da ih se sasluša odnosno da se radi po njihovim prijedlozima, tako da slažem se s vama postoji velik upitnik nad našim glavama, da li postoji stvarno potreba da to vijeće postoji ukoliko ga nitko ne sluša. Slično je i sa nadzornim odborom, čuli smo da glavni urednik je radio mimo odredbi nadzornog odbora, da je donosio odluke bez konzultacije sa nadzornim odborom, tako da ima tu više problema.

Žao mi je što ste predlagatelj jer niste odgovorni za ove stvari, volio bih da imamo predlagatelje iz vladajuće većine pa da odgovore na ova ključna pitanja.

Problem je nastao u prošlom sazivu odnosno na prošlom natječaju kada nisu izabrani svi članovi Programskog vijeća nego su izabrana samo dvojica manje odnosno dva člana manje i taj problem se evo prolongirao do danas. S time da sam ja dužan i kao predlagač i kao osoba koja je o tome govorila na Odboru za informiranje reći ću pred svima da su se javila dvojica članova Programskog vijeća koja 6 mjeseci nisu došla na Programsko vijeće i da se zbog njih Programsko vijeće nije moglo održati jer nije bilo kvoruma. Neka to bude jasno svima. Izvolite. Uvaženi kolega naravno niste vi krivi ali sa vama jedinim ovdje možemo diskutirati. Prvo bih htjela pohvaliti zastupljenost vladajuće većine na ovoj važnoj temi, tu su tek dvije kolegice. E pa to prisustvo nam govori sve o tome što je HRT danas. Zašto bi to za vladajuću većinu uopće bilo tema kada je tamo ionako sve po njihovome. Dakle, što se njih tiče to pokazuje i ulogu koju Programsko vijeće ima. Baš kao i kad Programsko vijeće servira svoja izvješća vodstvu HRT-a koja nisu obvezujuća pa ne služe ničemu, tako se i ovdje pušta od strane vladajuće većine da ova rasprava proteče jer od nje u praksi nikakve koristi.

Smatram da nema smisla da se ukine Programsko vijeće i Nadzorni odbor, nego trebamo to Programsko vijeće i Nadzorni odbor staviti u funkciju na način da imaju članovi uprave, odnosno glavni urednik i ostali urednici da imaju obvezu da slušaju prijedloge, razumne prijedloge Programskog vijeća. Ukoliko to nije tako onda stvarno nema smisla da se maltretiramo ovdje u Saboru, da te ljude delegiramo, da ih na kraju krajeva i plaćamo, a od njihovog rada ionako nikakve koristi.

Uvaženi kolega Paviću zapelo mi je za uho činjenica da jedna osoba koju uopće apsolutno ne poznajem nije uzeta njena kandidatura u obzir iz razloga što njena izjava da nije u sukobu interesa nije ovjerena kod javnog bilježnika. Onda sam išao čitati uvjete natječaja, pa sam primijetio još jednu riječ a to je domovnica. Naime, ako smo mi Hrvatski sabor i pitanje racionalizacije i smanjenje birokratizacije onda mi moramo to pokazati kao primjer čitavoj državi. Naime, ne vidim razloga zbog čega bi osoba morala ovjeriti svoju izjavu javnom bilježniku, dovoljno je da izjavi jer to ionako ide u javne ovlasti. Prema tome, to je vrlo lako provedivo, a druga stvar je domovnica. Naime, ako je po općem zakonu uvjet da je osoba hrvatski državljanin, onda ću podsjetiti da Zakonom o hrvatskom državljanstvu državljanstvo se dokazuje osobnom iskaznicom, putovnicom i domovnicom. Zašto samo stavit, bolje stavit kao uvjet natječaja dokaz za hrvatsko državljanstvo. Evo htio bih ovdje sa ove govornice reći tako da svi znate, da svi čujete da je zapravo prvobitni prijedlog javnog poziva bio drugačiji i da bi se zapravo u tom pozivu, odnosno u onoj verziji koja je bila riješio problem i ova dva člana koja su, koji su sad bili na dvije godine i još neki elementi koje ste možda sad i vi spomenuli vezano za dokumente i ovu ovjeru kod javnog bilježnika. No međutim, morali smo to promijeniti i natječaj je izašao u ovom obliku kako je izašao, a sad moramo poštivati ono što piše u javnom pozivu. Znači sve ono što je unutra navedeno mora biti poštivano. Oni koji to nisu poštivali na žalost njihove prijave nisu valjane. Hvala lijepa. Evo to bi bilo sve što se tiče replika. Otvaram raspravu i idemo raspravljati u ime klubova zastupnika. Prvi će raspravljati u ime kluba zastupnika MOST-a poštovani zastupnik Nino Raspudić. Inače poštovani zastupniče Fabijanić ja sam isto imao prigovor na jednom odboru kad su uvjeti natječaja takvi, na žalost forma je kod nas važnija od sadržaja. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Ovaj izbor članova Programskog vijeća HRT-a je prilika da progovorimo i u širem kontekstu o tome što je Programsko vijeće, na što je svedeno a usporedio sam ga ne slučajno sa izlišnom figurom muške sise u narodnoj metafori, a i da progovorimo malo šire o stanju na HRT-u. Dakle i o ulozi Nadzornog odbora i o figuri i djelovanju glavnog ravnatelja. Zloglasni Zakon o HRT-u iz 2012. godine donijela je SDP-ova vlast, Kukuriku koalicija i to nasuprot preporukama Europske komisije koju se inače tih godina u svemu drugom bespogovorno slušalo. Kukuriku koalicija je tada imala komotnu većinu u Saboru i donijeli zakon kojim koncentriraju moć u figuri novostvorenog glavnog ravnatelja kojim se silno povećavaju ovlasti i način njegovog izbora a to je običnom većinom u Saboru. Po zakonu prethodnom iz 2010. nismo imali glavnog ravnatelja već upravu HRT-a koja se sastojala od predsjednika i dva člana. Po tom starom zakonu predsjednika uprave na zajedničkoj sjednici dvotrećinskom većinom imenovali su Programsko vijeće i Nadzorni odbor HRT-a a na temelju javnog natječaja. Programsko vijeće i Nadzorni odbor također su odlučivali o razrješenju uprave na prijedlog većine ukupnog broja članova Nadzornog odbora ili Programskog vijeća. Ovo je važno imati na umu, jer ću poslije reći na što se svelo danas i Programsko vijeće i Nadzorni odbor. Izmjenama zakona iz 2012. godine ulogu uprave zamijenio je glavni ravnatelj sa povećanim ovlastima koji uključuju imenovanja urednika pojedinih programa. HRT je tako stavljen pod direktnu političku kontrolu. Žalosno je što se to tada dogodilo uz podršku udruga civilnog društva uključujući i Hrvatsko novinarsko društvo. Isti ti se danas bore protiv čudovišnog okvira kojeg su i sami stvarali i podržavali tada ne razmišljajući da batina ima dva kraja i da neće zauvijek držak biti u lijevoj ruci ili u ruci njima bliske političke opcije. Ponovit ću još jednom, tom promjenom zakona iz 2012. su ukinute sve ovlasti Programskog vijeća HRT-a nekoć glavnog tijela koje je upravljalo televizijom i biralo upravu i urednike, a faraonske ovlasti su dane glavnom ravnatelju čije je imenovanje i razrješenje stavljeno pod direktnu kontrolu Sabora, odnosno vladajuće većine koja je danas tu u izrazitoj manjini nazočnosti po ovoj točki. Tada 2012. je ustoličen Goran Radman, ne Grlić Radman već onaj drugi izvučen iz komunističkog naftalina. Minimalan Zakon o lustraciji bi onemogućio izbor te osobe koja je bila na čelu televizije Zagreb od '87. do '90.-te što je bio glavni režimski propagandni aparat. Podsjetit ću samo da je zadnji politički emigrant ubijen '89. godine, dakle dvije godine nakon što je taj bio na čelu HRT-a i toga se dovodi, daju mu se faraonske ovlasti 2012. da bi doveo na neke standarde demokratske i informativnog razvijenog zapadnog svijeta tu televiziju. Kasnije gospodin je zapleten u sukob interesa, od partijskih vila na Bledu do poslovanja vlastite firme sa HRT-om da se sad ne vraćam na te priče. E sad, unatoč najavama da će mijenjati zakon to je govorio prvi HDZ-ov ministar resorni kulture nakon pada SDP-ove vlasti Hasanbegović on je kasnije vidiše pod Plenkovićem i Obuljen Koržinek da je dobro. I sustav čvrstih političkih konaca za kontrolu HRT-a koje je SDP ispleo za sebe HDZ odlučio zadržati u rukama, ne mijenjati ništa. Umjesto Radmana Bačić. Ponavljam ne umjesto Grlića Radmana Branko Bačić, već umjesto Gorana Radmana Kazimir Bačić i nastavlja se po istom. Programsko vijeće je ostalo, dakle bez ikakvih ovlasti. Ponovit ću nepotrebno kao muška sisa. Predsjednik Programskog vijeća, žao mi je što nije tu gospodin Zdravko Kedžo nam je na odboru vrlo iskreno i plastično opisao to kako Programsko vijeće ničemu ne služi i kako ga nitko ne sluša. Ne mogu se očitovati o programu prije nego što je emitiran, a i o emitiranom mogu samo izraziti mišljenje do kojeg nitko ne drži. Ne utječu na izbor čelnika HRT-a niti urednika i bilo koga i bilo čega. Tako je po lex Radman kojeg zadnjih pet godina možemo zvati lex Bačić svejedno. Ne drže ni malo ni do Nadzornog odbora, pa kako će do Programskog vijeća. Već sam spomenuo kako veliki zahvat prelaska na neprofitno knjigovodstvo ravnatelj HRT-a radi mimo znanja i odobrenja Nadzornog odbora, a nakon afere seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja koje je tjednima zabavljala javnost i srozala ionako nizak ugled javnog RTV servisa, Nadzorni odbor je od glavnog ravnatelja tražio osnivanje neovisnog istražnog tijela, no on to odbija. Zašto? Jel' nešto krije? Prekjučer sam zatražio na resornom odboru zaključak da mi kao odbor tražimo osnivanje takvog neovisnog tijela. 7 članova vladajuće većine je odbilo takav prijedlog. Neka javnost zaključi jesu li se time pridružili zataškivačima seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na HRT-u. Ministarstvo financija je na upit glavnog ravnatelja o prelasku na neprofitno knjigovodstvo dalo negativno mišljenje da će to zakomplicirati računovodstvo. No, onda se nešto misteriozno dogodilo, pa su uz obrazloženje da im je glavni ravnatelj zatražio sastanak i objasnio kako su eto oni već ušli u taj proces i nabavili neki informatički program ipak pristali i to uknjižili. Tko je urgirao i zašto je Ministarstvo financija promijenilo mišljenje? Zašto se pokrivaju mutni poslovi? Čini mi se da je deal slijedeći. Vi radite sa HRT-om što god hoćete. Preregistrirajte kako vam odgovara, furajte vanjske produkcije vrlo često nepotrebne ispod svake razine, radite ne samo mimo Nadzornog odbora već protiv onoga što vam Nadzorni odbor nalaže. I sve ok. Sve ćemo vam mi to tolerirati i pokrivati, pa čak i većinom u resornom odboru na vlastitu štetu. A zašto? Pa zato što ćete vi staviti informativni program u našu službu. Da, HRT je u službi velikog vođe i njegove klike i to na profesionalno sramotnoj, karikaturalnoj razini. Primjerice postala je već zabava u narodu pogađati na koju će temu biti Otvoreno u danima kad se otkriju teške afere vladajućih. Primjerice dan kad su otkriveni milijuni keša u gepeku, tema navečer Otvorenog je bila nacionalni nogometni stadion. Najčešći joker bolje rečeno smokvin list u Otvorenom je tema o tome kakva će biti turistička sezona. Narod se ismijava već s tim, ismijava se sa vama. I onda se čudite zašto komercijalne televizije u stranom vlasništvu po gledanosti tuku HRT u području informativnog programa. Zaključak. Nevažno je kako ćemo glasati, jer raspravljamo o ponavlja kvaliteti laktacije muške sise. Sramotne stvari se događaju na i oko HRT-a. Dugoročno rješenje je promjena Zakona o HRT-u i vraćanje ovlasti Programskom vijeću i Nadzornom odboru. Sa ovom većinom to neće biti moguće, ali već vas vidim kako u bliskoj budućnosti kukate kad se budete vi našli sa ove strane, jednako kao što su oni koji su stvarali takav zakonski okvir i ravnatelja faraona na daljinski upravljač vladajuće većine kukaju danas kad daljinski drže neki drugi. A u međuvremenu u tim promjenama daljinskog iz ruke SDP-ove većine u HDZ-ovu i sutra tko zna čiju fatalno se srozava kvaliteta i ugled javnog RTV servisa pa ako hoćete i važnost i relevantnost. Paradoksalno, možda ćemo jednog dana dobiti dobar zakonski okvir o HRT-u.

Izvolite. Činjenicom da je započela rasprava o novim članovima Programskog vijeća mi smo povrijedili članak 238. Svi saborski zastupnici su po drugi puta danas napravljeni majmunima. A kako su napravljeni majmunima? Nije raspravljeno Izvješće o radu Programskog vijeća, a govorimo o tome tko bi trebali biti njegovi članovi. Tako je bilo i sa Zakonom o otocima. To nije slučajno, nego namjerno takav raspored u Saboru da ne bismo mogli imati suvislu raspravu na temelju argumenata jer u izvješću piše da rad Programskog vijeća ne valja. Mi nismo radili dnevni red. Oprostite.

Možete.

Samo bih htio reći da je izvješće dano Odboru za informiranje, da smo ga mi Međutim, zaključili smo da nema smisla da o njemu raspravljamo s obzirom da nema nikakvih efekata. Znači, nije imao nikakvog utjecaja na rad televizije, na program, na ništa drugo. I odgovor gospodinu Bulju. Postavio mi je pitanje koliko se često održavaju sjednice Programskog vijeća? U pravilu svaka tri mjeseca jedanput se održavaju te sjednice.

Inače u tijeku je jedna rasprava, inicijativa za promjenu Poslovnika koji na žalost nije savršen, pa još jedanput pozivam sve klubove da se obrate sa svojim prijedlozima ne bi li unaprijedili rad ovih naših sjednica. U ime kluba Hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Željko Sačić. Kolegice i kolege, kako je ispravno primijećeno mi danas govorimo o novom vijeću kakvo jest da jest, da li je krnje, da li je potpuno. Splet okolnosti formalno-pravni nas je doveo do toga da će neki imati punopravni status, a neki će to odrađivati u određenom kraćem periodu. Ali istodobno nismo imali priliku, slažem se sa svima prodiskutirati o tome što je to dosadašnje Programsko vijeće radilo, na koji način su oni obavljali svoje zadaće i općenito nismo imali sada ovom prigodom nešto podrobnije čuti o tome kakve je to ciljeve naša Hrvatska televizija odrađivala u skladu sa svojim poslanje, u skladu sa svojim zakonima i podzakonskim aktima.

Tako ćemo i mi Hrvatski suverenisti sasvim sigurno uputiti jednu kritiku dosadašnjem radu Programskog vijeća jer je uočen čitav niz jednog zdravo razumskog očekivanja hrvatskih ljudi, hrvatskog naroda posebno nas hrvatskih branitelja, hrvatskih domoljuba da nam Hrvatska televizija bude doista servis svih građana prije svega u funkciji hrvatskog naroda, u provođenju, afirmiranju svih vrednota našeg Ustava RH posebno Deklaracije o Domovinskom ratu, posebno na žrtve koje smo mi hrvatski domoljubi, hrvatski ratnici, hrvatski branitelji dali u našoj domovini Hrvatskoj. Smatramo da upravo uz propust dosadašnjih članica i članova Programskog vijeća često puta je došlo i promaklo i nije došlo do odgovarajućih reakcija na zanemarivanje te javne funkcije našeg javnog servisa u mnogo čemu do ekstremnih slučajeva da se primjerice na dan smrti, obljetnicu smrti našeg prvog hrvatskog predsjednika dr. Tuđmana stavlja na dnevni red, zapravo emisiju na program jedna parodija Koja je to država pa da se vrijeđaju. Prije toga smo bili svjedoci da se vrijeđaju, omalovažavaju pod krinkom nekakvih umjetničkih sloboda naše žrtve iz Domovinskog rata, pa do toga da se čast izuzetcima snimljeno nekoliko iznimnih dokumentaraca o našim vojno-redarstvenim akcijama. Klanjamo se svima koji su sudjelovali zahvaljujemo, ali da naša produkcija ništa ozbiljno nije učinila o ključnim stvarima, o epopeji hrvatske žrtve za hrvatsku slobodu. Tu se moglo daleko, daleko više a namjerno ili nenamjerno nije se učinilo pa gotovo rečeno ništa.

To je doista jedna akcija koja je po prvi puta, svi mi koji smo bili njeni sudionici imao sam priliku, imao sam tu povijesnu priliku i čast biti tamo i prvi put se prestrašiti ono baš istinski suočiti se. Jer do tog doba smo mi redarstvenici, policajci mislili cijelo vrijeme sve će se to politički riješiti, mi ćemo bacit suzavac, oni će na nas galamiti. Ali naše vodstvo će doći do nekih kompromisa nismo imali, posebno mi izvršitelji na nižim razinama koji smo znali odrađivati svoje policijske poslove ili rukovodne i temeljne nismo uopće imali tako strašno veliku viziju da bi pored takve konstalacije odnose na nas hrvatske policajce mogao neko rafalom zapucati. Samo nas je dragi Bog sačuvao i sreće smo imali da tamo nije bilo krvi do koljena. Istinski danas manipulator, lažljivac, klevetnik Đakula koji je rado viđen gost čak bio na Pantovčaku i na mnogim uglednim mjestima i u javnosti govori mi, laže naravno, govori mi smo imali zasjedu ali nismo htjeli, nismo htjeli upotrijebiti tu silu prema hrvatskim redarstvenicima, smilovali smo se. Nije točno, lažljivac, lažljivac i gad. Zapravo je Bogu hvala providnost bila takva da su naši momci iz Specijalne jedinice policije Omega došli njima iza leđa, 13-tro je bilo sa 3 mitraljeska gnijezda i danas pitanje tko bi bio živ u to doba na 100 metara su nas trebali pokositi jer smo bili neiskusni, Borovo selo pokoj duši svima bi bilo pitanje šta bi se događalo, a imali su plan barem 50, 60 mrtvih jer je Kadijević i tamo ovaj Aco Vasiljević ih KOS-a su trebali povod da legalno nakon što nisu dobili pravni povod za izlazan na ulice da naprave krvi do koljena svjetskoj međunarodnoj javnosti, eto zato sa idemo sa vojnim, sa vojnim snagama JNA na ulice. To se nije dogodilo. Zar to HTV-u nije interesantno? Pa neće NOVA tv, neće RTV, neće …/nerazumljivo/… neće, ali javni servis bi morao radi hrvatskih generacija, radi edukacije, radi žrtve, radi toga da se vidi kolika je krvava sloboda bila. Pa tko će nama to raditi ako neće HTV? Programsko vijeće oni imaju druge teme, njih to ne interesira kao da je sloboda s neba pala. Pa mislim svi koji će biti izabrani ili koji jesu, a da nisu pridonijeli toj istini u Domovinskom ratu nisu zavrijedili prolaznu ocjenu, moramo ih kritizirat. Tamo su brali novce ili šta već, privilegije, nisu odrađivali, stvarali su lažni privid, pridonosili su na HTV-u jednom mitu da je se ovdje radio gradio građanski rat, a ne domovinski obrambeni rat, sve to HTV dragi prijatelji radi. Čak i naše emisije, vrlo gledane emisije ovaj neću sad nikoga prozivat u njima se ta teza provodi. U Otvorenom nemate više desno, desnije od HDZ-a, pitanje koliko je i HDZ voze i koliko je to lijevo, desno ili centar, uvjetno rečeno vi nemate nikog, nitko ne postoji.

Mi se zalažemo za istinu koju hrvatski narod mora znati. I svatko tko nije na tom planu pa makar bio i HTV i tko zna šta mora snosit za to odgovornost, pa i političku. I to su naprosto očekivanja hrvatskog naroda. Kad smo o iseljeništvu nešto govorili konkretno o tome, o temama koje su od interesa za RH, baš snažnog interesa, a da su, a da su istodobno i domoljubno određene. Vi imate strašnu jedan zločin prema povijesti hrvatskoj, otac domovine 125 obljetnica mu je bila prije 2 dana gore crkva Šestine Sveti Mirko ovaj, tko je od hrvatske javnosti i u kojoj mjeri se uopće pridaje tome značaj na vašoj televiziji, u našoj politici. On čak nije uvršten u protokol, a kunemo se da je otac domovine. Koliki je to nemar. Koliko je tu krivnje Ministarstva kulture? Koliko svih ostalih institucija koje trebaju brinut? Koliko našeg sabora, koliko našeg Ureda predsjednika? Prema tome, to su tako viđenja jednog malog čovjeka i građanina RH koji očekuje da se i o tim povijesnim temama, o svakodnevnici života, o žrtvama koje smo dali za slobodu Hrvatske države raspravlja i da se to javno vidi. Mi zaslužujemo taj spektar, pa neka on bude 5% u biračkom tijelu, neka bude 6, 10, 15, nema veze al on mora participirati. I netko mora biti toliko objektivan da dade priliku ljudima koji se zalažu za ove vrijednosti, a u skladu sa Ustavom RH da imaju priliku to javno iznijeti, a ne autocenzuru, cenzuru i političku marginu potencirati. Hvala vam lijepo. Hvala vama, iako je tema dnevnog reda liste kandidata za izbor 7 članova Programskog vijeća HRT-a namjerno sam dopustio ovo zbog toga što je general Sačić vrlo zorno govorio o tome kojim bi se temama trebalo baviti programsko vijeće koje ćemo ako Bog da izabrati. A sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege, kao što sam rekla tema je lista kandidata za programsko vijeće, ali evo počet ću svoju raspravu ovdje sa nekoliko prijedloga. Jedan prijedlog je ukinimo programsko vijeće HRT-a. Drugi prijedlog je ukinimo pretplatu na HRT. I treći je reformirajmo, reorganizirajmo HRT kao javni servis, a ne glasilo vladajuće stranke. Pa evo krenimo redom. Programsko vijeće HRT-a što je to i čemu služi? To je jedno tijelo dakle od tijela u HRT-u koje po zakonu zastupa i štiti interes javnosti i provođenje nadzora programa itd.

Danas odnosno izmjenama zakona 2012.g. dakle ovo tijelo ima 11 članova, 9 članova bira sabor iz redova priznatih javnosti poznatih intelektualaca iz raznih područja. Oni bi prema svojim političkim stajalištima trebali biti od ljevice preko centra do desnice, a ostatak dakle 2 člana biraju kreativni zaposlenici HRT-a. Od 2012.g. izmjenama zakona ovo tijelo je potpuno bez ovlasti. Kako smo evo vidjeli i čuli ovde od izvjestitelja i čitajući izvještaj rasprave sa Odbora za informiranje zaključujemo dakle da ovo programsko vijeće niti ima ikakve ovlasti, niti se itko posebno uzbuđuje nekakvim kritikama, prijedlozima, idejama tog programskog vijeća, primjedbama na rad HRT-a. Jeste li čuli ikad da su se tresla brda ako je programsko vijeće izjavilo ovo ili ono ili dalo nekakvu kritiku, je li ikakve sankcije ili neke glave jesu li letjele ili što se dogodilo? Dakle nema mogućnost veta niti ikakvih drugih alata na raspolaganju. Nisu se sastali od rujna. Bilo je inicijativa u listopadu ajmo se sastati, korona je, pa ajmo zumom, ajmo imamo razne tehničke mogućnosti, međutim odgovor je vladajućih bio pa sve je normalno zašto ćemo se sastajati, nema potrebe. Dakle ako se primjedbe tog tijela ne uzimaju u obzir, ako nema nikakvih sankcija kad oni izreknu neku kritiku, opravdano je pitanje ima li smisla postojanje ovakvog tijela? Dakle, predlažem da ga ukinemo, pokrenemo izmjene Zakona o HRT-u kojima se ovo tijelo ukida. Uštedimo ljudima vrijeme da ne dolaze bez potrebe na sastanke koji su zapravo, nisu nikakvi smisleni sastanci nego debatni klubovi. Uštedimo i sebi ovdje vrijeme za glasanje o ovim kandidatima za članove programskog vijeća i da se ne lažemo više i ne glumimo nikakvi javni interes. To će lijepo potvrdit i zacementirat ono što već dugo HRT jest, a to je, dakle već dugo što, ono što se događa s našom nacionalnom RTV-om, a to je da je ona već odavno postala glasilo stranke na vlasti. Koji su dokazi za to? Evo pogledajmo samo aktivnosti pred parlamentarne ili sad pred lokalne izbore kad su evidentna sve češća gostovanja istaknutih članova HDZ-a i vlade, ne samo u informativnim nego i u Mozaičnim emisijama tipa „Dobro jutro Hrvatska“ Sjećate se emisije „Hrvatska uživo“ koja je ukinuta zato što je navodno bilo previše politike na HRT-u i treba malo laganijih sadržaja. E onda u takve emisije laganog sadržaja su počeli dovoditi političare odnosno ministre i članove vlade dakle isključivo iz HDZ-a. Neki istraživački novinari su napravili evo i statistiku pojavljivanja pred parlamentarne izbore, dakle izašlo je u medijima u „Dobro jutro Hrvatska“ 29 puta od ožujka do lipnja, samo u središnjem „Dnevniku“ u formi gosta emisije sa značajnim minutažama ministri i premijer nastupili su najmanje 25 puta, u „Temi dana“ u istom razdoblju 30 puta. Sad evo pred lokalne izbore možete vidjet premijera koji evo šeta Slavonijom obavljajući premijerski posao, ali na kraju se u emisije javlja sa ovim pingvinima i kako se to iza zove HDZ-a itd., dakle direktna propaganda. Još jedna zanimljivost, ko rukovodi Mozaičnim programom koji se emitira ujutro i popodne, to je gđa. Ana Milić, ima neke veze odnosno majka je glasnogovornika vlade Marka Milića, valjda joj to olakšava ove dogovore za nastupe u emisijama. Sjetite se i tog šoua Romana Bolkovića koji je iz ponoćnog termina iznenada polovicom travnja premješten u prime time utorkom u 8 sati i onda ga na početku kampanje naglo ukidaju, dakle i sam HRT priznaje da je to bila propagandna emisija. Ima i poslovnih recimo nelogičnosti, ove godine „Dora“ se prenosila iz Opatije iako zbog epidemioloških mjera nije trebalo, nije moglo biti publike, dakle ako nije bilo publike čemu trošak, pa ići u Opatiju, zašto ne koristiti HRT-ov studio. Pitanje gledanosti, tko mjeri gledanost, jesu li ti podaci relevantni obzirom na način mjerenja, HRT se zna nekad hvalit gledanošću, međutim propuštaju spomenuti jednu bitnu stvar da ta mjerenja se rade na način istraživanja tzv. AD Scannerom koji nisu relevantni kao druga jedna vrsta istraživanja, AGB Nielsen s kojim je HRT raskinuo dugogodišnji ugovor. Dakle, ovaj trenutni način mjeri kućanstvo ne pojedince, što znači da krajnji korisnik dakle HRT ne može nikakve relevantne analize iz tih istraživanja napraviti. Informativni program odnosno informativno medijski servis pod ingerencijom je Katarine Periše Čakarun, a njen muž je visoko pozicionirani čelnik SOA-e. Ne poznajem javni servis u Europi na kojem ovo ne bi bilo ne neprihvatljivo već ne etično i sukob interesa. Da ne spominjem sad ove skandale o kojima smo čuli maloprije, zataškavanje seksualnog zlostavljanja, nitko se nije previše uzbudio od toga. Imali smo sjednice „Tri odbora“, ravnatelj HRT-a jel njegovo nemušto ispričavanje neću niti ponavljat ovdje, on je dakle bez znanja narodnog, nadzornog odbora upisao je HRT u Registar neprofitnih organizacija, samo to je dovoljno da nekome leti glava. Preplata, HRT ima 2800 zaposlenih i proračun od 1,3 milijarde kuna. Hrvatski građani plaćaju pretplatu 80 kuna, prije nekog vremena Bruno Kovačić je izjavio mrtav hladan mi bismo s mjesečnom pristojbom od 96 kuna čuda radili. Dakle, malo im je milijarda i 300 milijuna oni bi još to i povisili dakle 96 kuna ciljaju. Pretplatu kao namet građanima treba ukinuti. Ovo je država sa visokim porezima, imamo dovoljno poreznih davanja da se iz tih davanja može financirati javni servis, ali javi servis kad to zaista bude javni servis. Ovo sada nije javni servis ovo je glasilo vladajuće stranke. U HRT-u nema odnosno ne postoji emisija koja kritički progovara o aktualnoj situaciji osim nekad ovisno o gostu Nedjeljom u 2 i emisija Labirint koja je na HTV4 programu. A taj program HTV4 po istraživanju Agencije za elektroničke medije gledanost tog programa je manja od RTL kockice ili onog dječjeg Nickelodeona. Dakle, kanal koji je osmišljen kao news kanal pandan N1, neambiciozan, nerelevantan, negledan. HRT koji godišnje živi od milijardu i 300 miliona kuna ne samo da nema odjel istraživačkog novinarstva nego nema ni istraživački magazin tipa npr. Provjereno. HRT ne otkriva ništa, novinarstvo je tamo uškopljeno, sustav se uspješno pretvara u nekakvu izvještaju agenciju u kojoj se samo kaže ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ono. Nema dakle, ne preispituje se, ne analizira, ne propituje, ne stavlja u kontekst. Gospodin Bačić, Kazimir Bačić je kao svoj prvi potez vratio ugovor kojeg je poništio njegov prethodnik Radman jer se na njega godišnje plaćao milion EUR-a. Radi se o najmu satelita za HRT5. Znate li da imao i HRT5, to je onaj međunarodni kanal kojega nitko ne gleda. A njegovo opravdanje za taj satelit je kao kaže u Paragvaju, Urugvaju nemaju dobre internetske veze pa nam treba satelit za to. Dakle, zaključno evo imam još malo, treba nam HRT kao javan servis, treba nam dokumentarni program, odgojno-obrazovni, znanost i kultura, svi oni nekomercijalni sadržaji, ali ne treba nam parafiskalni namet za njegovo financiranje. Pretplatu treba ukinuti. Moram vas samo nešto zamoliti poštovana zastupnice Puljak u buduće kada govorite o pingvinima i kada gestikulirate iza sebe imajte u vidu da smo iza vas gospodin Bukarica i ja pa evo molim vas pokažite u nekom drugom smjeru. A u ime predlagatelja traži riječ gospodin Željko Pavić, izvolite. Evo, samo da vam odgovorim na vašu konstataciju da je bilo prijava za seksualno nasilje na HRT-u, a da nitko nije reagirao.

Nakon toga smo dobili veći broj prijava vezano za seksualno nasilje. I na slijedećoj sjednici Odbora za informiranje smo postavili to pitanje što se zapravo tu dešava po tome, da li se provodi kakav postupak? Dobili smo i pisani odgovor gospodina ravnatelja da je on provodio istrage. Međutim, činjenica je da nitko od 4 člana koja mogu zaprimati prijave o nasilju nisu dobili ni jednu prijavu. Zapravo gledajući formalno pravno te prijave su išle zapravo u drugom smjeru. Budući da oni nisu zaprimili te prijave mi smo na odboru zaključili da to možda nisu ljudi kojima se želi netko povjeriti od članova kolektiva, pa smo predložili da se osnuje nezavisna komisija koja bi utvrdila da li postoji nasilja ili ne postoji nasilja. Hvala lijepo, imate nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. Hvala lijepa. Kad govorimo uvaženi kolega o programskom vijeću smatram da bi bilo barem pristojno i od ravnatelja HRT-a da bude bar prisutan ovdje, pa netko iz Ministarstva kulture, predstavnik Vlade da bude netko, ne govorimo sami sebi.

Mislim da bi bilo dobro da o ovome, značajnoj temi nastavimo ujutro kada je i interes javnosti naših građana, medija, da čuje narod o čemu govorimo. Ovako nas je zatvorilo ko u logoru, jedni drugima pričamo, bez veze, od javnosti logoru mislim, ovo je hrvatska sabornica, časni dom, ali od javnosti smo zatvoreni i sami sebi uglavnom pričamo i žalosno je šta HTV4 ne prenosi ovo sve [[Upadica: Vrijeme.]] u javni servis. Mislim da bismo se sa tim zahtjevom i sa tom zamolbom trebali obratiti predsjedavajućem tako da ja tu nemam utjecaj na to. A htio bih vam odgovoriti na konstataciju da bi tu trebao biti glavni ravnatelj. Glavni ravnatelj će biti ovdje kad će biti izvješće o radu HRT-a, međutim opet da vas informiram mi smo tražili da kad će biti izvješće HRT-a da osim glavnog ravnatelja na plenarnu sjednicu dođe i predsjednik nadzornog odbora i predsjednik programskog vijeća. Međutim i taj prijedlog je odbijen tako da će na podnošenju izvještaja biti samo glavni urednik. Evo kolega Pavić, volio bi da se referirate na nešto što je kolegica Puljak u svojoj raspravi spomenula, a tiče se istraživanja gledanosti. Naime, kolegica je dobro primijetila da je HRT raskinuo ugovor sa AGB Nielsenom. To su napravili sa opravdanjem svojevremeno još u prethodnom sazivu sabora govoreći da njihove brojke, to istraživanje naprosto metodološki ne može pogoditi. Naime, brojke su bile mizerno male a mizerno su male i trenutno da se razumijemo ali da li je na odboru tokom rasprave bilo riječi i ovome?

Da li je bilo riječi o tome? Da, na odboru smo govorili i o gledanosti, evo tu su kolegice i kolege koji su bili u tom odboru i s lijeve i s desne strane i znaju da smo pitali ravnatelja odakle informacija da HRT ima najveću gledanost.

Puljak. Samo sam htjela komentirat ovaj dio o zataškavanju slučajeva seksualnog nasilja na HRT-u i o tome kako su oni voljni istražiti to. Dobro ste rekli, dakle nisu prihvatili neovisno istraživanje odnosno neko neovisno tijelo kojem bi se te osobe prijavile a osim toga organizirali su sastanak na kojem su suočili žrtvu i počinitelja. To je apsolutno nedopustivo, nedopustivo, nije na tom sastanku bio g. ravnatelj ali zna za taj sastanak i na odboru kad smo ga suočili sa tim pitanjima, na sastanku tri odbora, jednostavno je izbjegao odgovor na to pitanje. Dakle, toliko o tome da se ne zataškavaju slučajevi seksualnog nasilja na HRT-u. Tu konstataciju koju ste sad rekli, to smo čuli svi koji smo bili na tom odboru odnosno na toj sjednici tri odbora. Takva konstatacija je bila izrečena i na našem Odboru za informiranje i rekli smo da bi zato i trebali i osnovati tu neovisnu komisiju koja bi utvrdila stvarno dal postoji nekakvog nasilja ili ne postoji tog nasilja. Žao nam je što nije to izglasano, žao nam je što nije izglasano da ovdje dođu i predstavnici pravosudnog vijeća odnosno predsjednik programskog vijeća i predsjednik nadzornog odbora jer bi nam to uvelike olakšalo raspravu s obzirom da ćemo najvjerojatnije kad ćemo imati raspravu o radu HRT-a, čuti puno puta da taj odgovor mogu dati samo ljudi koji su u programskom vijeću ili su u nadzornom odboru. Idemo dalje sa raspravom, ono što je možda bitno za napomenuti je da danas raspravljamo o listi kandidata za izbor 7 članova programskog vijeća HRT-a čije bi vam biografije trebale biti dostupne, vi namjerno diskutirate cijelo vrijeme na temu sadržaja emitiranja HRT-a, što nije u točci dnevnog reda explicite ali evo, puštam zato što se tako može shvatiti, raspravljamo o programskom vijeću.

Ako imamo pravo u ime kluba tražit stanku danas. G. potpredsjedniče, molim vas da nam odobrite stanku u trajanju od 10 min, kako bi se s predstavnicima oporbenih klubova dogovorili o daljem nastavku sudjelovanja u ovoj raspravi obzirom na činjenicu da kako su rekli tu kolege iz Sabora, HRT ne prenosi ovu raspravu. I predložit ćemo da se naš predstavnik našeg kluba u ime predlagatelja povuče s rasprave kako bi se prekinula ova rasprava ako HRT ne prenosi raspravu o HRT-u u Hrvatskom saboru jer je programsko vijeće upravo ono koje bi u ime javnosti trebalo predstavljati javnost. Prema tome, kako nema predsjednice odbora, mi ne želimo kao oporbeni klub sudjelovati i biti saučesnici HRT-u u skrivanju onoga što zastupnici o njima imaju reći.

Evo poštovane kolegice i kolege, stanka nam je istekla, pa ćemo nastaviti ovaj, samo sekundu kolega Glavašević, poštovana zastupnica Puljak se javlja. Poštovani predsjedavajući evo tražimo stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a. Ponavljamo zahtjev evo ujedinjene oporbe o tome da ovu raspravu o Programskom vijeću HRT-a mora prenositi i HRT. Mislim da im je zahtjev već upućen, dakle dok HRT ne počne na svom 4-tom programu prenositi ovu sjednicu mi smo ujedinjeni u ideji da ne nastavljamo raspravljati ovdje.

Hvala lijepa. Ja vam mogu reći samo svoje osobno mišljenje da i ja mislim da bi oni to trebali prenositi. Međutim niti ja, niti vi ne možemo to narediti, ja se nadam da će oni shvatiti poruku.

I ja tražim stanku u ime Kluba HDZ-a da i mi raspravimo ovu novonastalu situaciju. Naime, lijepo smo krenuli u raspravu i ništa nije bilo sporno dok očito kolege iz vlastitih nekih političkih ili partikularnih interesa tu raspravu nisu proširili i na izvješće o radu programskog vijeća. Znači mi imamo ovdje 11 kandidata od kojih je 10 koliko sam razumio zadovoljilo uvjete i trebali bi raspravljati o njima valjda i njihovim životopisima i svemu tome što oni zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju da budu članovi programskog vijeća. Međutim, kako se izašlo iz teme predsjedavajući je to dopustio, Poslovnik Članak 232. jasno nalaže što bi treba govorit, e onda se stvorila i mogućnost da se pita HRT da to prenosi jer da bi trebali čuti što oni gledaju, što ne gledaju, šta je njima lijepo na televiziji, što nije itd. Ja ne smatram da je to tema današnjeg dnevnog reda i smatram da bi trebali nastaviti ovu raspravu kao god mi to doživljavali svatko od nas, ali tema je sasvim nešto drugo od onoga što oni žele. I još imamo situaciju da se želi iz sabora nazvati ne znam HRT izvolite nas prenositi. Ja nisam puno puta sudjelovao u takvim situacijama, ovo mi je prvi put. Ja znam da HRT prenosi svakodnevno sjednicu od 9,30 do 13,30, da se prenose rasprave kada su na redu, na dnevnom redu državni proračun, rebalansi državnog proračuna itd., točke od interesa za svih valjda ne, da su se vjerojatno prenosile i neke druge situacije koje su bile očito tada od interesa za javnost, ali sada su članovi oporbenih klubova procijenili što je to interes javnosti i s obzirom da očito imaju ne znam predlagatelja na neki način nas možda čak i ucjenjuju s time ako neće po našem onda mi trebamo prekinuti ovu raspravu. Ja mislim da to nije zadatak nas saborskih zastupnika nego da raspravimo temu onakva kakva je kome god se nešto sviđalo ili ne sviđalo. A bit će tema da se raspravlja o tome što HRT jest ili nije. Što je povrijeđeno u Poslovniku? Povrijeđen je Članak 238., gdje se implicira da ovdje zastupamo nekakve partikularne interese i ne interese građana. U interesu je upravo da građani čuju što ovdje raspravljamo na temu Programskog vijeća HRT-a. Dakle, govorimo o izboru članova tog vijeća ali i o radu tog vijeća i o statusu uopće HRT-a.

Hvala lijepa predsjedavajući.

Vjerojatno za stanku je zatražio potpredsjednik sabora, poštovani zastupnik Škoro. Kolegice i kolege, dakle naravno Hrvatski sabor niti ima mandatnu ulogu, niti ima bilo kakvu zakonsku osnovu da traži prenošenje sjednice. To je diskreciono pravo glavnog urednika i programa HRT-a i neću to tražiti. Međutim, ono na čemu ću inzistirati da se poštivaju poslovničke odredbe kad je u pitanju provođenje rasprave po ovoj točki gdje bi trebali imati i nazočnost predstavnika predlagatelja dok u ovom trenutku, koliko ja vidim, nemamo i samim tim nemamo uvjete da sukladno Poslovniku provodimo dalje raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Mislim da bi trebali o tome porazgovarati zato tražim stanku u trajanju od 5 minuta, pa ako nađemo predlagatelja ili njegovog predstavnika dobro, ako ne nemamo dalje uvjete za nastavak sjednice. Ovaj, kolega Borić u čem je povrijeđen Poslovnik? Znači kolege iz oporbe su očito iskoristile određenu situaciju, valjda iz vlastitih interesa, čak su i naredili kad bi trebala biti sjednica prenošena sutra odmah ujutro, nastavak ne, ova točka i da bi onda interes javnosti bio zadovoljen. Mislim da je ovo opet jedna na neki način činjenica koju moramo gledati na način na koji mi gledamo u HDZ-u, a to je da se zloupotrebljavaju izmjene od Kluba SDP-a 2012.g. koje je dovelo programsko vijeće na ovu razinu, da bi taj isti klub sada povukao svog predstavnika kao predlagatelja i govorio što trebamo ili ne trebamo činiti. Mislim da je to sramotno i za taj klub i za SDP, ali onda i za oporbu koja se s time složila. Ovaj poštovani zastupnik Sačić se javio za stanku ako sam shvatio jel tako? Poštovani predsjedavajući, također u ime Kluba Hrvatskih suverenista podržavamo ovu inicijativu, svi od nas iz oporbe kolko vidim jedinstveno da se odobri stanka u trajanju od 5 minuta kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetnu raspravu u jednom demokratskom otvorenom duhu, a prije svega ispunjavanju one temeljne obaveze da bude ispred nas i predstavnik predlagatelja da mi ne pričamo sami sebi, što je i vama sasvim prihvatljivo kako sam vidio iz vaše diskusije. Javlja li se još netko za stanku? Ako ne onda ovako, naravno kolko sam ja dobro izračunao imamo 4 puta stanke po 5 minuta, pa ćemo dati onda stanku od 20 minuta. Što se tiče onoga što je rekao poštovani potpredsjednik sabora, ja se s njegovim jednim dijelom apsolutno slažem, ali s drugim se ne mogu složiti, dakle potpuno se slažem s time da ovaj bi itekako trebalo zapravo prenositi sjednicu, a da mi to nažalost ne možemo narediti HRT-u ovaj, nemamo taj mandat, nemamo tu moć, tu snagu. Ovaj, a s druge strane ne mogu se složiti sa onim jer u Poslovniku nigdje ne piše da treba predlagač ovdje biti.

Ovaj, bilo bi u redu da bude naravno i nekako je dobar običaj da bude ovdje, ali ne piše u Poslovniku da mora biti. No u svakom slučaju dati ćemo stanku kao što smo rekli, vidjet ćemo se u 6 sati i 5 minuta.

Potpredsjedniče, točka koja govori o predlagateljima. 226. čini mi se, nema predstavnika predlagatelja što je manje bitno i HRT ne prenosi raspravu samu o sebi što je još jedna vrsta cenzure na javnom servisu.

Hvala lijepa. Moram prvo konstatirati da naravno nije povrijeđen Poslovnik pa dobijate opomenu. Članak na koji ste se pozvali je utvrđivanje i dopuna dnevnog reda, prema tome nema apsolutno nikakve veze sa onim što ste se pozvali. A kao što sam rekao bez obzira i na to što ja mislim, a jasno sam rekao šta ja mislim o tome ne možemo mi narediti niti HRT-u da nešto prenosi niti da ne prenosi, šta god ja ili bilo tko od nas ovdje mislio. Prema tome, mi ćemo nastaviti sa našom raspravom, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević u ime zeleno-lijevog bloka. Izvolite, poštovani zastupnik RAspudić je digao povredu Poslovnika. Koja je točka povrijeđena? Povreda Poslovnika točka 238. Mislim da smo svi kao zastupnici omalovaženi u ovom trenutku da HRT kao javni RTV servis koji imaju specijalizirani 4. program informativni ne prenosi sjednicu Sabora na kojoj je riječ o Programskom vijeću HRT-a, a samim tim i o širem kontekstu rada HRT-a. Također skandalozno je da ovdje nema predlagatelja da bez predlagatelja raspravljamo kako se on može očitovati o onome što govorimo.

Drugo, ono što ste se vi pozvali da je negdje u Poslovniku niste definirali gdje piše da mora bit predlagatelj, to ne postoji nigdje u Poslovniku. To je bila i jest u načelu dobra praksa, bilo bi dobro da je tako, ali nigdje ne piše da to mora biti tako. Prema tome procjenjujem da Poslovnik nije povrijeđen, a vama nažalost moram dati opomenu. Ja sam imala povredu Poslovnika. Čl. 232. govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja. Ne da ne možemo govoriti samo o temi koja se raspravlja nego ne možemo uopće govoriti o temi o kojoj se raspravlja jer po drugi put danas u Saboru govorimo o temi, a da nismo prethodno raspravili izvješće o radu Programskog vijeća koje je preduvjet razgovora o članovima Programskog vijeća. Time se ova rasprava sabotira jel u tom izvješću koje nije bilo na dnevnom redu jasno se kaže da Programsko vijeće nije u stanju provoditi svoj rad kako treba.

Što je povrijeđeno? Poštovani akademiče, povrijeđen je jedan od vrlo bitnih članaka Poslovnika Sabora RH, [[Upadica Reiner: Možete mi ga navesti molim vas.]] 256., alineja 6, točka b, samo želim upozoriti u ime svih zastupnika kluba Domovinskog pokreta da stvarno imamo suglasnost svih oporbenih stranaka i znam da ne možete nikome narediti da prenosi bilo koji sadržaj, ali očigledno možete da ne prenosi. Naravno da to nije povreda Poslovnika, vi ste se pozvali na članak koji govori o elektroničkom glasovanju samo toliko da znate, na koju besmislicu ste se pozvali. A moram vam dati naravno opomenu, a što se mene tiče vi se možete povući ili ne povući to je naravno vaša slobodna volja hoćete li sudjelovati u radu Sabora ili nećete sudjelovati u radu Sabora. Hvala lijepo predsjedavajući. Povrijeđen je cijeli Poslovnik, nema predlagatelja, nema javnosti.

Ovo je više nego sramotno. Kolega Bulj, sramotno je i svjesno kršiti Poslovnik, temeljem čl. 240. st. 2. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi.

Jesmo sad to sve riješili?

Ponavljam dakle argumente od prije, radi se o situacije gdje je jedno od ključnih rasprava o HRT-u i tijelu koje bi zapravo trebalo osiguravati ono zbog čega sabor radi nadzor nad HRT-om, a to je da ispunjava javni, da, da program HRT-a ispunjava javni interes i da se brine o zaštiti javnog interesa u tom programu. Rasprava o tom tijelu proći će bez prisutnosti HRT-a i bez toga da HRT tu raspravu prenosi. Rasprava se ne prenosi vjerojatno namjerno jer se zna da će se iznijeti brojne kritike na način funkcioniranja HRT-a i uloge sabora u tom funkcioniranju, ali isto tako i nefunkcionalnosti Zakona o HRT-u koji je nažalost donesen 2012.g. potpuno obezglavio i obespravio programsko vijeće i njegovu bilo kakvu ulogu. Dakle ponavljam, tražimo stanku da bismo se oko toga konzultirali jer smatramo da nema smisla raspravljati o HRT-u o kandidatima za programsko vijeće u situaciji u kojoj čak ni tu raspravu koja je zaista od javnog interesa za nešto što se zove javni servis ne prati HRT. Dakle, molim vas da nam odobrite stanku u trajanju od 10 minuta.

Bilo je 20 minuta vremena da se upravo konzultirate i svi skupa oko, oko toga. Ja sam vam svoje osobno stajalište rekao, ja osobno mislim da bi oni trebali to prenositi, ali znate vrlo dobro da niti ja, niti vi, niti bilo tko od nas im ne može narediti da nešto prenose ili da nešto ne prenose. Prema tome, ovaj tu smo u situaciji da možemo i moramo raspravljati o kandidatima za izbor programskog vijeća koje će onda nadzirati taj HRT jel. Poštovana zastupnica Selak, povreda Poslovnika, šta je povrijeđeno u Poslovniku? Zbog sustavnog današnjeg omalovažavanja saborskih zastupnika niti smo raspravili izvješće, niti ovdje itko u ime predlagatelja, niti HRT prenosi prevažnu sjednicu na kojoj se raspravlja i o njegovom programu, ali i o ključnom problemu seksualnog uznemiravanja na instituciji HRT-a Klub zastupnika MOST-a neće nastaviti svoje sudjelovanje u ovoj raspravi i napuštamo ovu sabornicu.

Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Vilim Matula, u čemu je prekršen? Zahvaljujem predsjedavajući.

Molim vas poštovani zastupniče Matula, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, povrijeđen je čl. 283. koji kaže između ostalog Pravilnikom o javnom radu sabora radnih tijela uređuje se između ostalog i izravni radijski i televizijski prijenosi tijeka sjednica. Radi se o tome da smo mi, evo tu su i svjedoci koji su dodatno došli vaši zastupnici tražili na vijeću raspravu i o programskom izvješćima koja nisu data ovdje. Evo ovo tu su sve razlozi jer je toliki problem sa ovim ravnateljstvom. Zahvaljujem. Ovaj jedino vam mogu reći ono isto što sam rekao i ranije da osobno smatram da bi HRT to trebao prenositi, ali kao i vi i svi mi skupa ne možemo im naredit niti da nešto ne prenose, niti da nešto prenose. Nažalost takva je situacija ili na sreću ne znam, to je stvar demokracije, ovaj i neovisnih institucija. Prema tome, evo takva je situacija. Poštovani zastupnik Glavašević. Poštovani zastupnik Borić, izvolite. Čl. 241. st. 4. govorimo o udaljavanju sa sjednice, znači izrekli ste g. Bulju znači udaljavanje sa sjednice, on još uvijek ovdje sjedi, ja vas molim da date stanku dok se ljudi, on ne makne iz ove sabornice jer se ponaša neprimjereno u ovom domu i na način da on radi što god on misli da treba raditi ovdje. Ima nas koji hoćemo raspravljat, a njima ako se ne raspravlja neka izlaze van i to je njihovo pravo i mi na to ne želimo utjecati, ali ne želimo ni utjecati na to da nas ucjenjuju nekakvim svojim razmišljanjima što bi se njima htjelo u datom trenutku. To ne želim i molim da se postupi po tome i…

Dakle, povrijeđen je Poslovnik u Člancima 32. i 14., Ustav određuje kako vlast proizlazi iz naroda, a vlast se ostvaruje putem nas saborskih zastupnika. A vi gospodine predsjedavajući omalovažavate i hrvatski narod i hrvatski ustav, a na to nemate pravo. Nemojte raditi ovo što radite jer ćete se jednoga dana ovoga sramiti. Naime, ovo nije vaša pučistička organizacija koja se naziva HDZ, a možda bi se trebala zvati točnije jugoslavenska diktatorska zajednica.

Ja vama neću uzvratiti uvredama koje ste vi meni uputili ovaj jer se ne želim spuštati na tu razinu, apsolutno. Prema tome ovaj neka ostane na vašem obrazu ono što ste rekli. Mi krećemo sa radnom dalje kluba i zastupnika. Budući da sam otvorio raspravu prvo će govoriti poštovani zastupnici Glavašević i Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Nema ih gube pravo na govor, pa će se onda obratiti nam u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Vesna Bedeković.

Uvažene kolegice i kolege, evo danas raspravljamo, glavna tema nam je lista kandidata za izbor 7 članova Programskog vijeća HRT-a i žao mi je što se rasprava u čijem fokusu je trebalo biti Programsko vijeće HRT-a proširila na različite druge teme među kojima nekima od njih, mislim na teme i na način govora, način držanja, način ponašanja u ovom visokom domu nije mjesto. No, vratimo se na temu. Djelokrug rada Programskog vijeća HRT-a jednako kao i broj njegovih članova i jednako kao i način njihovog izbora reguliran je Zakonom o HRT-u, a ja ću podsjetiti žao mi je što ovdje nema kolega s moje lijeve strane. Zakon o HRT-u je donesen 2012. godine i to je jedan od rijetkih zakona, ako ne i jedini koji je donesen ne konsenzusom. Sukladno tom zakonu, dakle kad kažem ne konsenzusom jasno vam je o čemu govorim, a onda možda i još jasnije zašto kolega s moje lijeve strane danas nema u sabornici. Vjerojatno zato da bi izbjegli kritike između ostaloga i na njihov račun. No, kako god sukladno Zakonu o HRT-u, Programsko vijeće HRT-a tako zakon propisuje zastupa i širi, štiti interes javnosti provođenjem nadzora, programa i unapređenjem radijskog i audiovizualnog programa, daje svoje mišljenje na prijedlog programa rada HRT-a i ono što je bitno prati provedbu programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i ugovorom između HRT-a i Vlade RH. Prema tome, već iz ovih članaka zakona formuliranih na ovaj način nije baš programsko vijeće tako degradirano i nije baš istina da programsko vijeće nema baš više apsolutno nikakvu ulogu. Podsjetit ću da sukladno zakonu vijeće HRT-a ima 11 članova od kojih 9-tero članova bira Hrvatski sabor, a preostala 2 člana vijeća biraju i razrješavaju novinari odnosno drugi zaposlenici HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa na način predviđenim Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a. Već znademo svi, ja ću samo kratko ponoviti da se izbor članova vijeća obavlja na temelju javnog poziva, članove vijeća bira Hrvatski sabor, a sam postupak raspisivanja javnog poziva i utvrđivanja kriterija provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i po zaključenju natječaja odbor razmatra sve podnesene prijedloge, utvrđuje pravovaljanost svih prijedloga i listu kandidata dakle dostavlja saboru koji onda dalje vrši izbor. I trenutno smo dakle u poziciji da pred nama imamo listu kandidata. I ja ću samo podsjetiti da je javni poziv raspisan s obzirom na činjenicu da mandat istječe petorici članova programskog vijeća. Javni poziv je objavljen 4. prosinca 2020. i objavljen je za izbor ukupno 7 članova s obzirom na činjenicu da je osim 5-orice članova kojima istječe mandat potrebno imenovati još 2 člana budući da se na prošlom imenovanju u srpnju mjesecu 2019. godine Hrvatski sabor je umjesto 4 člana imenovao samo 2 člana i to upravo zbog činjenice što se nije uspio postići konsenzus i dogovor s kolegama iz opozicije.

Sve detalje o njihovim profesionalnim karijerama su nam dostavljeni u materijalima pripremljenim za ovu sjednicu Sabora i svakako da će Klub zastupnika HDZ-a imati svoje prijedloge, imati svoje kandidate i naravno da će sukladno dogovoru između parlamentarne većine i parlamentarne manjine svoje članove istaknuti, a naravno o kandidatima će se glasati kad se za to steknu uvjeti, pretpostavljam ovaj petak. Ono što smatram da je dosta važno naglasiti da je važno popuniti preostalih sedam članova Programskog vijeća jer ono mora biti u funkciji prije svega zbog toga što Programsko vijeće zastupa i štiti interes javnosti na način da provodi nadzor programa i unapređuje radijski i audiovizualni program i naravno ovo se ne odnosi samo na televiziju koja je nekako uvijek u fokusu kada govorimo o HRT-u nego i na druge audiovizualne i medijske usluge koje vrši HRT. Bilo je pitanje kako često se vijeće sastaje, u pravilu sukladno Zakonu o HRT-u svaka tri mjeseca. Ovdje je bilo u prethodnim raspravama primjedbi i oštrih kritika da se vijeće nije redovito sastajalo. Ako pogledate web stranicu Programskog vijeća na kojoj imate između ostalog i obavijesti o održavanju sjednica sa dnevnim redovima Programskog vijeća, sa priopćenjima itd., vidjet ćete da je u 2020.g. Programsko vijeće održalo tri sjednice, u 2019.g. šest sjednica, u 2018.g. sedam sjednica, u 2017.g. šest sjednica itd. dakle ne možemo baš u potpunosti se držati teze da se sjednice ne održavaju, da bi one mogle biti još bolje i još drugačije naravno uvijek ima prostora za poboljšanje i o tome možemo i trebamo razgovarati, pa između ostaloga i sa članovima vijeća odnosno sa predsjednikom Programskog vijeća, između ostaloga i na matičnom odboru. Prije svega zato što ono mora prije svega kontrolirati ispunjavanje programskih načela koja su propisana ugovorom između HRT-a i Vlade RH, a nama zastupnicima svakako treba biti u interesu da se ta programska načela i sve što je propisano ugovorom u punom smislu ispunjava. A ja ću podsjetiti nemojmo zaboraviti da HRT bez obzira na brojne kritike od kojih su neke utemeljene, a neke bogami i nisu je li ima jednu dodanu vrijednost koju druge komercijalne televizije nemaju. Naravno ovdje ne umanjujem značaj komercijalnih televizija, a ono što je dodana vrijednost HRT-a to je prije svega njen obrazovni, znanstveni, kulturni i opće društveni doprinos i svakako uloga HRT-a koja je definira već spomenutim ugovorom između HRT-a i Vlade RH. Ono što imam potrebu još dodatno naglasiti da je svima nama, svim saborskim zastupnicima doista u interesu da HRT treba biti prije svega javni servis naših građana u punom smislu te riječi i žao mi je što kolege pojedini su napustili ovu sjednicu. Ali ja moram istaknuti nemojmo zaboraviti da neki od zastupnika koji su danas ovdje bili nazočni i sjedili ovdje su upravo uz pomoć HRT-a izgradili svoje profesionalne karijere i da su upravo uz pomoć HRT-a nekako zauzeli svoj javni prostor. Prema tome, nemojmo biti licemjerni i nemojmo baratati tezom da ne postoji javni interes i da HRT nije javni servis nego je glasilo vladajuće stranke, to je naprosto teza koja ne stoji. Ja ću podsjetiti da na HRT-u postoji i informativne i političke emisije poput emisija „Otvoreno“, „Poligraf“, „U mreži prvog“ koji se objavljuju emitiraju i na radiju, a prenose i na televiziju. Postoje emisije različitih profila „Nedjeljom u 2“ koja je u prime timu, „Labirint“ itd., itd. Ja ću samo podsjetiti pred kraj da subotom u redovnom tjednom terminu od [[Upadica Reiner: Hvala.]] 2008.ide emisija „Veterani mira“ posvećena upravo hrvatskim braniteljima.

Nema ga, gubi pravo na govor. Sada idemo na pojedinačne rasprave. Prva se javila poštovana zastupnica Anka Mrak TAritaš. Nema je, gubi pravo na govor. Sljedeća se javila poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto. Nema je, gubi pravo na govor. Pa se javila zastupnica Marija Puljak. Nema je, gubi pravo na govor. Javio se i poštovani zastupnik Nino Raspudić. Nema ga, gubi pravo na govor. Nema je, gubi pravo na govor. Ali ima zato poštovanog zastupnika Josipa Borića pa izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo svjedočimo jednom činu koji je očito nastao u toku rasprave. Lijepo smo krenuli u raspravu o listi kandidata za izbor 7 članova programskog vijeća HRT-a, imali smo i predlagatelja, imali smo oporbu i vladajuće predstavnike ovdje i sve je to bilo lijepo dok nije izašao predstavnik također iz jednog kluba iz oporbe, koji je onda odlučio svu silu svojih argumenata prebaciti na drugu stranku iz oporbe, to je SDP koji je donio zakon o HRT-u 2012. g. i to na način barem se ja toga sjećam, da su na silu donijeli zakon kojeg su smatrali da je u tom trenutku dobar bez da su se htjeli konzultirati s bilo kime tada iz oporbe, s obzirom da su se do tada ti zakoni donosili jednim suglasjem, i stranke na vlasti i stranaka iz oporbe i da je to onda stvaralo i određeni mir ali i određene momente u kojima su svi više-manje bili na neki način zadovoljni s onim što su smatrali da trebaju ostvariti kroz svoje političke ajmo reći, interese. Međutim, 2012. je to prekinuto i tada je programskom vijeću dana uloga koju ima i danas. I kada je g. Raspudić napao kolegu iz SDP-a da je to njihov zakon i da ga oni trebaju na neki način braniti, onda su se na neki način promijenili odnosi i ta ista oporba koja je došla ovdje sa željom da raspravlja o članovima programskog vijeća, između sebe se najprije razišla da bi našli taj svoj zajednički moment u trenutku kada treba nešto rušiti na način da su počeli ucjenjivati, imamo svog člana koji je predlagatelj pa ako neće njega biti, nećemo raspravljati a onda su se dosjetili i da bi mogli sazvati ili dozvati HRT ovdje iz sabornice. Ja to ne bilježim, evo koliko sam ovdje, a to je dosta dugo, da su si saborski zastupnici dali ulogu da zivkaju ili nazivaju urednike na HRT-u i da traže da se uključe upravo u trenutku kad oni žele govoriti upravo o tom HRT-u. Naravno, prije toga su bile salve uvreda i svega ostaloga upravo na taj isti javni servis koji očito njima ne odgovara jer su po cijele dane upravo na tom javnom servisu, Otvorite bilokoji program informativni, od jutra pa do navečer, uvijek nekoliko njih sjedi u tim emisijama i uredno govore o svemu što ih smeta u ovoj državi ali naravno i o svim ostalim problemima ili bilokojoj drugoj televiziji, ja mislim da daju izjava više nego nijedna bilokoja ne znam, opcija u bilokojoj državi svijeta. Toliko dnevno oni daju izjava da bez problema mogu zaključiti da ih se cenzurira, da nije objavljeno baš ono što su oni htjeli da se objavi. I onda je rasprava otišla u krivom smjeru jer su se oni između sebe najprije posvadili a onda i našli zajednički nazivnik zašto treba izaći iz ove sabornice pa su čak pokušali i osvojiti ovu sabornicu ako ste primijetili u jednom trenutku jer da je to njihovo prirodno pravo. Nažalost, hrvatski građani, a naše su sjednice javne, prenosi ih saborska televizija, ja znam da ona nije svima dostupna, ali oni koji gledaju, moraju znati da oni očito pokušavaju iz oporbe voditi i državu a očito bi iz oporbe vodili i taj javni servis. Oni bi uređivali program i stvarali emisije po njihovoj želji i volji, oni bi u te emisije zvali goste koji su po njihovoj volji i mjeri. I to je to što imamo danas od te oporbe koja se nudi da sutra vodi ovu državu, ne poštujući prije svega upravo ovaj dom u koji se zaklinju, ne poštujući Poslovnik na koji se često pozivaju. Smatram da je zaista ovo danas prevršilo mjeru dobrog ukusa i ne čudim se ja strankama kao što su Most ili ovi Ne možemo ili bilokoji drugi, nego SDP-u koji je autor tog zakona po kojem se postupa da bi danas oni bili ti koji su se prilagodili upravo takvim pozivima da se iz ove sabornice izlazi. Ovih dana slušamo da zakone ne trebamo poštivati, u bilokojem izboru. Očito je ovo još jedan zakon gdje se ne treba poštivati zakon i procedura. Vjerovatno očito da su došli do kraja i da ne znaju više što bi sami sa sobom. Njihove politike ne postoje, njihova postignuća ne postoje, postoji samo ovo što imamo, pojedinačni incidenti u sabornici koji trebaju očito zainteresirat našu javnost. Ono što mi radimo je da pokušavamo provoditi zakon, održati normalne sjednice ovog Sabora i to ćemo činiti jer je to naša zadaća. Tako ćemo izabrati i ovih 7 članova programskog vijeća. Kolega Borić, točno ste rekli, 2012. je prekinut jedan konsenzus koji je bio stvoren 2010., tada je čak i Europska komisija upozoravala na te nedostatke ali evo, taj je zakon izglasan a sada na temelju tog zakona ne bi trebalo biti nikakvih problema ako je donesena odluka na HRT-u što će se prenositi, što neće ili u kojem vremenskom razdoblju međutim izgleda da nekima danas ipak je iako su sami donijeti takav zakon. Drugo, imamo i Poslovnik, čl. 233., predlagatelj može naravno ne mora, ali može govoriti na početku rasprave, to je i učinjeno, kasnije ako ne želi više sudjelovati, naravno, ne može ga se prisilit ali rasprava ide dalje.

Znači supstancijalni problem je u 2012. g. u kojoj je na neki način moderirao i kolega Bauk koji je ovdje zastupao danas zastupao ovu koaliciju rušitelja svega i svačega da se treba sada izaći vani jer da se njih ne uvažava dovoljno i da njih HRT dovoljno ne prati baš u ovoj raspravi gdje su se oni namjerili govoriti protiv tog HRT-a jer da im ništa tamo nije dobro. Čuli smo jednu kolegicu da njih nikad nema na televiziji, evo večeras jedna emisija, baš njezin suprug večeras gostuje u toj emisiji i naravno, sve će to bit kako oni to kažu, cenzurirano ili neće moć doći itd., itd., što je sve lažno, neistina. I pokušavaju nas uvjeriti da se svi trebamo ponašati na isti način, a bili smo svjedoci i njihovih vlasti i rada upravo tog HRT-a u tom razdoblju, nije bilo ovakvih situacija.

Poštovani gospodine potpredsjedniče sabora, uvaženi kolega Borić, ja vam se stvarno od srca vam se zahvaljujem na prekrasnoj kronologiji kojom ste nas zapravo podsjetili kako je ta cijela priča nastala. To je nešto što treba često ponavljati jer to se vrlo, vrlo puno puta se to koristi sa one strane sabornice. Drugo stalno se stalno kaže da se ne smije utjecati na program, da se ne smije nametati svoja volja, to pripisuju kao ovoj strani sabornice. Nije li upravo ovaj postupak koji oni žele da se prenosi ovo protivno programskom, programu Hrvatske televizije nije li to isto njihov način utjecaja na programsko vijeće odnosno na program koji je izbor i da se to malo, da to probate mi objasniti. Kolegice, pa kažem da je problem u njima zato jer očito nisu bili ni svjesni što čine u ovom trenutku. Ja mislim da kako je ta rasprava krenula da se onda kažem izrodila u drugom smjeru onog trenutka kad je MOST napao SDP, što ih nije spriječilo da zajedno otiđu vani jer oni surađuju u svim oblicima, na svim razinama će surađivati i to je ono o čemu mi govorimo cijelo vrijeme. Da je to jedna očito prešutna koalicija koja je ovdje ponaša na način na koji oni smatraju da treba. Sad se zamislimo na jednom njihovom prijedlogu zakona kojeg mogu staviti na dnevni red u bilo koje doba dana i noći o kojima se raspravlja da na isti način postupe. Imaju svoga predlagatelja i nema prijenosa javnog servisa ili HRT-a. Oni mogu reći u tom trenutku mi se povlačimo ne prenosite nas i mi ćemo nastaviti kad mi budemo željeli jer smo mi ti predlagatelji i možemo moderirati temu kako mi želimo. Ako je to zadatak ovog sabora, a to građani moraju znati, to nije naš zadatak. I oni ne mogu uređivati javne servise ovdje iz sabornice barem po meni.

Uvaženi kolega referirat ću se na onaj dio vašeg izlaganja gdje ste rekli da se zbog ovog današnjeg ponašanja ne čudite ostalim manjim strankama, kad kažem manjim ne mislim omalovažavati nego strankama koje su prvi put ovaj u ovom sazivu sabora, a da se čudite SDP-u. Ja se ne čudim SDP-u. Ja se uopće ne čudim SDP-u i svi se slažemo, a vi ste tu rekli da je upravo SDP 2012. godine donio Zakon o HRT-u koji je manjkav, koji je imao prigovore i primjedbe EU komisije koje oni uopće nisu prihvatili i na kraju je zakon donesen ne konsensualno i to je evo danas došlo na naplatu i dolazi na naplatu. Između ostaloga i kad je u pitanju sam rad i ovlasti programskog vijeća HRT. I sad naravno od toga bježe. I danas su pobjegli. I to je vidljivo. Oni su to napravili kažem smišljeno, ne bez razloga jer su krenuli u raspravu ja mislim da je bilo više-manje sve u redu. I rasprava o kandidatima nije rasprava o izvješću programskog vijeća i to će doći na dnevni red. Ali su se dosjetili da bi oni mogli proširiti tu temu i onda su počeli govoriti ili su govorili što im se na tom servisu sviđa, što im nije dobro, zašto im nije dobro itd., ali uglavnom iz nekih svojih vlastitih što sam i ja rekao partikularnih interesa jer su očito htjeli nekakvu predstavu za građane jer smatraju da to mogu činiti. I to je dozvoljeno, ali u nekim granicama koje dozvoljava i Poslovnik i sve ostalo što mi ovdje radimo. Ovo što oni rade, kolega Bauk koji je bio ministar u toj vladi 2012. koji je dignuo ruku za to ovdje, koji je doveo programsko vijeće na tu razinu, on sada kaže e nećemo mi više u tome sudjelovati jer mi tražimo da nas taj servis prati kad mi želimo, da se mi razgovaramo kako mi hoćemo u tom saboru i da mi govorimo ono što mi želimo. Kolega Borić dobro ste rekli da je to bio jedan igrokaz, igrokaz oporbe gdje žele na sebe privući pažnju. Vi kažete da je to jedna tajna koalicija, ja bih čak to nazvao da je to crno crvena koalicija koju ja vidim jako dobro i u svojoj županiji gdje su se i SDP i MOST i svi okupili oko Damira Bajsa i on ih sve skupa predstavlja. Tako da ja mislim da je to jedna otvorena koalicija koja će biti prikazana i na ovim lokalnim izborima koji nam dolaze. Ali da se vratim na ovo na jednu kontradikciju ako netko želi popravit nešto onda će raspravljati i pridonijeti da to vijeće bude bolje kroz raspravu, a ne kaže hoćemo bolje, ali to ćemo napravit tako što nećemo sudjelovati u raspravi, mi ćemo bojkotirat, mi ćemo otić, ako oni neće to što mi hoćemo onda nećemo mi tu ništa više pričat mi ćemo napustit sabornicu i tako pokazat bojkot. Kolega, pa mi smo očekivali da ćemo raspravit ovih 10 imena, njihove životopise, svima su dostavljeni, da vidimo što tu valja ili ne valja, da li netko od njih zadovoljava ili ne zadovoljava neke naše preferencije ili što mislimo o svakome od njih i da će ta rasprava krenuti u tom smjeru. Ona se raširila i dovela do toga da koalicija koja se najprije postavila MOST i SDP zajednički izađe vani uz pomoć svih ostalih. I čak sam mislio da će izdržati do kraja, do kraja, da se neće pojaviti nitko iz te koalicije rušitelja ovdje u sabornici, nisu izdržali. Zašto? Jer znaju da njihova snaga argumenata u ovom slučaju uopće ne postoji. Znači ne postoji. Ovo je jedna isceniran slučaj koji je trebao zaintegrirat očito dio javnosti ili za njih zadovoljit u nekim segmentima njihovih tih politika koje oni imaju. One su rušiteljske, određenim kanalima se one promoviraju itd., ali u biti u samoj srži problema nisu napravili ništa. I upravo zbog toga mi ćemo obaviti ono što je naš zadatak kao većine, a to je da održimo rad ovog sabora u okvirima [[Upadica: Hvala lijepa.]] Poslovnika i da radimo onako kako je to propisano. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovane zastupnice Sandre Benčić, nema je, gubi pravo na raspravu, pa je slijedeća pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Nema ga, gubi pravo na raspravu. A sada će završno u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Predstavnici parlamentarne opozicije nisu sudjelovali u ovoj raspravi u znak prosvjeda što HRT ne prenosi raspravu o HRT-u zato što bi se tamo mogle čuti kritike na rad HRT-a, vrlo logično, niti oni žele slušati kritike na rad HRT-a i zbog toga jednostavno nismo htjeli sudjelovati. Što se tiče izbora Programskog vijeća za njega je potrebno natpolovična većina glasova, prema tome morat ćete se dogovoriti i vrlo disciplinirano ga izglasati u petak. Što se tiče priče o koaliciji, priči o koaliciji nema, dakle u nekim stvarima se unutar opozicije slažemo, a u nekim stvarima se ne slažemo. Što se tiče Zakona o HRT-u kolega Boriću, do 2015.g. smo mi za njega bili odgovorni, 2016.g. mi više nismo odgovorni, odgovorni ste vi i 2017. ste odgovorni vi i '18. i '19. i '20. i '21. Prema tome ako vam zakon nije dobar promijenite ga, ako vam je zakon dobar prihvatite ga, ali mi s time nemamo ništa. Zahvaljujem. Hvala lijepa. I završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a sad će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite.

Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Pa evo da kažem završno o ovoj našoj točki dnevnog reda Izbor sedam članova Programskog vijeća HRT-a. Nisam mislio, ali javio se kolega Bauk, nije izdržao taj izlazak oporbe, popustio je znači nisu toliko čvrsti i jaki ta koalicija ne, oni ne mogu očito funkcionirati jer oni programski nemaju ništa zajednički, ali ako treba rušiti ili stvarati probleme tu smo i to mi možemo na neki način prihvatiti kao većina u HS-u, pokušavati raditi svoj posao onako kako treba. Na njima je da nastave raditi ovaj svoj posao ovako kako rade, vrlo brzo će i neki izbori pokazat će građani što misle o tome. Sigurno da im ovo nije drago, ovo je desetak imena ljudi koji znaju što su u životu stvarali, što ih nominira da budu članovi i o njima se trebala voditi rasprava, ali u tom trenutku koji sam već spomenuo kada Most napada SDP upravo kolegu Bauka koji je kao ministar dignuo ruku za takav Zakon o HRT-u tada nastaje jedna problem kojeg su riješili zajedničkim izlaskom iz sabornice, pokušavajući nam reći da mi moramo slušati što oni žele, da mi se moramo ponašati onako kako oni misle, da se javni servis mora prilagoditi njima u svakom trenutku dana, kad oni požele u 17,45 razgovarati se o nečemu, taj servis njih mora pratiti jer su oni kao nekakva odgovorna oporba koja puno zna o svemu o tome koje im se emisije sviđaju ili ne sviđaju, a cijele dane sjede upravo na tom javnom servisu. Ja ne znam kolegu Bauka vidim dnevno po dva puta. Ako je to cenzura, ako je to problem onda nek nas više ne zovu tamo. Možda vi rušite gledanost. Ja ne ili neki drugi članovi iz oporbe ako je to problem, ali ja mislim da to nije problem i ne bi smio biti problem u glavama političara. Oni koji se žele boriti da to bude javni servis neće raditi ovo što rade danas, da na raspravi o kandidatima mi raspravljamo o radu tj. o izvješću tog Programskog vijeća, a nije tema. I vi ste tu stvorili razlog zašto trebate napustiti sjednicu, mi ne možemo na to utjecati. Zamolili smo vas da budete normalni i odgovorni, vi to niste htjeli. Da li se s time slaže predsjednik SDP-a g. Grbin koji silno želi biti konstruktivan? Ja ne znam da li je on upoznat s ovim, ali ovo mu očito neće ići u prilog jer ovako raditi mislim da si to ne može dozvoliti pa čak nijedna oporba, niti jedna stranka koja se zove SDP. Ovo što radite da se povodite i za manjim strankama što god oni rade ovdje i nered ako treba, da vi to podržavate, pa vi ćete sutra imati problem radi toga, imat ćete jer vam građani više ne žele dati povjerenje. Vi ste stranka očito koja ima problem, ako se budete povodili za ovakvim reakcijama u sabornici, ne znam što bi u vama to trebalo bilo tko od nas građana, ne trebamo biti političari, vidjeti konstruktivno kada se ne možemo razgovarati o deset kandidata, ne o programu, ne o tome da li ima cenzure ili nema, da li se neka televizija gleda ili ne gleda nego o kandidatima govorimo, o kandidatima. Tim ljudima se može nešto prigovoriti ako želite, ali nije bilo te rasprave. Bila je rasprava kako želimo srušiti kvorum, točku, kako želimo srušiti raspravu itd., ako je to zadatak oporbe, vi to radite, nećemo imati s time problem, ali kada građani, a oni moraju znati kako bi rekao jedan vaš kolega Maras, neka građani vide što se to događa, mislim da vam neće biti dobro u budućnosti zato jer ovaj dom ima svoja pravila i ako ćemo ih mi moderirati pojedinačno, zauzimati govornice kad mi želimo, nazivati javni servis kada želimo biti na televiziji onda tu više pravila nema, a mi smo demokratsko društvo i to želimo ostati. I zbog toga kolega Bauk što god govorili vi sad od ovoga se oprati teško možete. Ovo je bila loša reakcija oporbe na jednu pristojnu normalnu točku na raspravi, loša i s ovim ćete morat živjet i sljedećih nekoliko mjeseci jer ovo što radite ne pridonosi ničemu, a najmanje vama kao stranci, a niti tome da će taj javni servis biti bolji od onoga kako ga vi vidite. Zato još na kraju poruka, mislim da se ovaj posao koji ste si preuzeli da ćete voditi državu iz oporbe, da ćete diktirati tempo i sve ostalo što se treba raditi, da ćete tumačiti Poslovnik onako kako vi želite ili da ćete nazivati javni servis kada treba prenositi sjednicu jednostavno ne može bit jer je to miješanje politike u javni servis, a vi ste protiv toga najžešći ili najglasniji u ovoj sabornici. Time bih zaključio raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kada se steknu uvjeti. Mi ćemo završiti rad za danas, a vidjet ćemo se ponovo nastavit ćemo sa radom sutra u četvrtak 4.ožujaka u 9,30 i prva točka bit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, prvo čitanje, P.Z. br. 71.